6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru K tomuto bodu jste obdrželi návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jak jej připravila volební komise z návrhů poslaneckých klubů. Nyní poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka o úvodní slovo k tomuto předloženému návrhu. Současně vás poprosím, pane předsedo, abyste nám představil jednotlivé kandidáty, a také poprosím, aby při čtení svého jména povstali. Prosím, pane předsedo. Dobré úterní dopoledne, dámy a pánové. Už středeční, to to letí. Doufám, že to byla moje poslední chyba v tomto vystoupení. Ještě jednou hezké středeční dopoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a také přijala své usnesení číslo 7, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou. Je rozdán na vašich lavicích pro každého z vás. Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny. Dále pak připomínám, že Poslanecká sněmovna stanovila svým usnesením číslo 2 ze dne 25. listopadu 2013, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu 15 členů. Teď poprosím vážené kolegyně a kolegy, kteří byli nominováni jako členové výboru, aby po přečtení svého jména povstali.

Nyní bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení mandátového a imunitního výboru ve složení podle návrhu usnesení, které jak jsem řekl bylo rozdáno na lavice ve Sněmovně. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, za představení členů mandátového a imunitního výboru nebo návrhu na ně, a děkuji vám také za úvodní slovo. Ještě předtím, než budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým jste nás seznámil, otevírám rozpravu k tomuto bodu, k bodu číslo 6, tedy k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru. Hlásí se prosím někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím. Proto budeme moci přistoupit k hlasování. Myslím, že jsou všichni v jednacím sále, takže budeme moci zahájit hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, který zní takto: Ptám se, kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu usnesení.

Tento návrh byl přijat.